Protože já nevěřím tomu, a to ukáže velice blízký čas, teď se o to můžeme dohadovat, ale ta zkušenost je vlastně dlouholetá, že když se ty daně takto sníží, tak v podstatě to nebude mít dopad na ty tisíce, statisíce položek, kterých se to bude týkat. Ani se to nedá nijak konkrétně zkontrolovat, takže já osobně zastávám názor, že občané to nepocítí. Proto já jsem také nikdy touto cestou nechtěla jít. Zato ale ty položky, které zvyšujete, DPH na léky, vodné, stočné, teplo, řadu dalších položek, tak ty tedy opravdu pocítí každý.

A, anebo prostě skončí. No, a pak jste tady mluvil o některých položkách, jak jsem si rychle dělala poznámky.

Spotřební daň. Už za naší vlády, to jste poznamenal spravedlivě, se toto zavádělo. Je čas, aby se to zvedlo.

Změny a mluvil jste tady o tom, budou mimořádně bolestivé pro rodiny s dětmi, na které dopadne zrušení školkovného, omezení slevy na druhého z manželů, i když jste to nakonec modifikovali.

Takže se to státu vrací. Já vůbec nechápu, strukturálně postižené regiony, já nevím, jestli to takto jde úplně vytrhnout. Jestli to třeba není také dáno tím, že tyto regiony mají problém se zaměstnáváním a podobně. Že to nejde podle mě posuzovat jenom takto izolovaně.

No, zrušení slevy na studenta tak tohle si fakt říkám, jestli myslíte vážně.

No, já jsem tento váš výrok dala na své sociální sítě, kde jsem to okomentovala.

Celá řada z nich pracuje proto, aby se na té škole uživila. Já jsem starý finančák. Ale aby se na té škole uživila, aby odlevila svým rodinám, protože tisíce studentů nemohou být podporováni svými rodinami. Často jde o studenty z ekonomicky slabších rodin, nebo o studenty, kteří už rodiče nemají. Oni tvrdě pracují na své budoucnosti. A při té práci ještě studují. Takže toto si myslím, že ten váš výrok byl velmi nešťastný a myslím si, že z hlediska té budoucnosti těch lidí dneska tady ráno demonstrovala skupina mladých lidí před Sněmovnou a na téma levnější nájemní bydlení. Že nejsou schopni si zajistit bydlení. Nejsou. Oni si to uvědomují, že jestliže se zvedne vodné, stočné, teplo, tak se to všechno, jízdné, veřejná doprava, tak se prostě všechno jim prodraží.

Tak ano, vy jste říkal, že je u nás nízká, měl jste tady komparaci daně z nemovitých věcí v rámci Evropské unie.

A podívejte se na to, jaká je u nás struktura vlastnického bydlení. Lidé chtějí bydlet ve vlastním. Ta struktura vlastnického bydlení například v Německu je naprosto mnohem menší.

No a na ty to dopadne taky. To nemluvím prostě o rodinách s dětmi a podobně.